Já jsem velmi rád, že se setkáme na ministerstvu se zdravotním výborem.

Co se stran léků týče, souhlasím, že Státní úřad pro kontrolu léčiv, to je ten úřad, pro zopakování, který má přes 500 zaměstnanců, tedy zhruba téměř o 100 víc než Ministerstvo zdravotnictví, což moji vážení kolegové ze zdravotního výboru velmi dobře vědí, tak zaspal, respektive jeho ředitelka zaspala. Ano, nereagovala v červenci, nereagovala v červnu, nereagovala v září, v říjnu a v půlce listopadu naopak informovala veřejnost, stejně jako opakovaně ministerstvo.

Ověřoval jsem si včera v dalších řetězcích, že léky jsou v každé kategorii, minimálně jeden lék.

Je to něco, co je specifikum České republiky, velmi silné a dobré a zase to podporuje ten trh. Tak já jen k těmto dvěma bodům bych chtěl říct, pokud budou zařazeny určitě, určitě můžeme o nich diskutovat, nicméně i kdyby nebyly, tak se nesmírně těším na setkání zdravotního výboru na Ministerstvu zdravotnictví se všemi odborníky ministerstva. A znovu opakuji, jednání výboru je veřejné. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A přihlášený je nyní pan poslanec Vondráček.

Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já jsem zde vystupoval včera, především se nerad opakuji. Včera jsem tu měl připravené i usnesení, kterým by mohla končit naše diskuse na téma boje proti dezinformacím a přístupu této vlády.

Rád bych připomněl, že není to tak dávno, co proběhla další kampaň. Pak jsme se dozvěděli, že existuje akční plán boje s dezinformacemi, o kterém experti prohlásili, že bude stát minimálně, že je potřeba minimálně 150 milionů korun. Těch 100 milionů je určeno pro takzvaná nezávislá média, která budou placena z vládních peněz, aby byla správně nezávislá, a 50 milionů je určeno pro neziskové nevládní organizace, které budou placeny vládou a budou neziskové, ačkoliv jsou tedy plně profesionální a budou také podporovat ty jednotlivé, jak se dnes říká, narativy vlády. Kromě toho jsme se dozvěděli, že tedy to, co už víme, že existuje samozřejmě útvar vládního zmocněnce pro boj proti dezinformacím, je proti dezinformacím na Úřadu vlády, k tomu vznikl Krizový informační tým na Ministerstvu vnitra. A podle rozhovoru ředitele, ředitele tohoto KRITu, má na každém ministerstvu vzniknout konkrétní oddělení, které se této tematice bude věnovat. To všechno jsou nemalé finanční prostředky a já, když vezmu jenom těch 150 milionů, teď těch 30 milionů, teď těch 24 milionů, co už bylo utraceno, to jsou obrovské peníze. Možná, že možná v měřítku dvou bilionu výdajů tohoto státu vám to připadá jako nic, a já si myslím, že jsem vám teď právě naskládal čtvrt miliardy, čtvrt miliardy, která se má utratit v této oblasti. A pro mě jsou to obrovské peníze, zvlášť z perspektivy třeba nějakého sportovního oddílu nebo z perspektivy sociálních služeb, což tady včera zaznělo taky, a my se oprávněně tedy snažíme tuto tematiku otevírat zde na Poslanecké sněmovně. Já jsem včera nechtěl nic jiného, aby Sněmovna dostala všechny podklady, abychom mohli transparentně hovořit zde na plénu o těchto otázkách. Tento bod jste zamítli, neprošel. V tuto chvíli mám za sebou několik vystoupení, několik žádostí o mimořádný bod schůze. Mám za sebou několik interpelací a zatím mám jednu konkrétní odpověď, a to ministra vnitra, který v doplňující odpovědi v ústních interpelacích mi aspoň řekl, kolik v tom KRITu pracuje peněz a v jakém režimu. Nás tady opravdu zajímá, čím se tedy ti úředníci zabývají, jaký je finanční plán, jaký je finanční plán toho všeho, co nás to bude stát, kolik lidí na tom bude pracovat a co se bude platit. Ti úředníci se v současné době už věnují konkrétní komunikaci. Já vám dám tady jenom takovou perličku, že existuje komunikační doporučení Válka a energetická krize ze 7. 9., kde na straně 11 se píše, že ti autoři si tady trošku stěžují, že Češi si nepřipouští, že se Česká republika rovněž nachází ve válce s Ruskou federací.

Děkuji.

První bod, který by byl Stomatologická péče v České republice je bezesporu zdravotním.